Příjmy nechci komentovat, to už tady, myslím, dělal kolega Kučera.

A musíme si uvědomit, že v příštím roce se ocitneme už v polovině programového období.

Čili to je moje první kritická připomínka. Chybí podrobnější rozpis jednotlivých podprogramů, ze kterých se skládají jednotlivé programy příslušných výdajových bloků a výdajových paragrafů. Pak tady mám další příklady.

To je obrovsky důležitý podprogram.

Máme tady dnes na pořadu rozpočet, ale podle programu budeli dodržen máme zítra schvalovat Pařížskou dohodu, která je výsledkem klimatické konference, která proběhla v Paříži na závěr minulého roku.

Pan ministr životního prostředí už ji podepsal, vzal na sebe velké břímě odpovědnosti, ale my jsme ji ještě neratifikovali.

Chtěl bych zmínit ještě jednu věc.

Kolik to bude projektů?